Na základě této odpovědi vyzval pan profesor Zlatuška rektora pardubické univerzity k odstoupení. Až pod tlakem pan rektor jmenoval etickou komisi. Složil ji z děkanů, tedy svých podřízených.

Tato komise by se však měla zabývat podle mého názoru hlavně odpovědí pana rektora Ludwiga, že plagiátorství je normální. Jak asi taková komise rozhodne, když členy jmenoval sám rektor, je jasné. Paní ministryně, souhlasíte s názorem pana rektora Ludwiga, že plagiátorství je běžná praxe na našich univerzitách? V odpovědi panu předsedovi Zlatuškovi píšete, že vyčkáte závěrů etické komise. Věříte, že etická komise jmenovaná rektorem bude rozhodovat o rektorovi objektivně? A jaký by měl být podle vás závěr, pokud se opravdu o plagiátorství jedná? Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji. Pan poslanec Radim Holeček. Prosím, pane poslanče. Překladištěm, které má být během půl roku postaveno v roce 2017, má údajně ročně projít až sto tisíc kubických metrů pohonných hmot.

V oficiálním oznámení stavby pro město a krajský úřad projektant uvádí, že stavba nebude mít významné negativní vlivy ani na veřejné zdraví, ani na životní prostředí. To potvrdila i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Obyvatelé Ústí nad Labem se ale na mě obracejí s obavami, že při povodních bude hrozit únik nafty a olejů do Labe. Dále mě zajímá ještě jeden aspekt celé věci. Vaňovští nesou celá dlouhá léta na svých bedrech tíhu nedokončené dálnice D8. V pracovní den tam projede až 17 tisíc aut. Sotva z nich břímě po 20 letech sejmeme dostavením dálnice v roce 2017, budou je opět zatěžovat nákladní auta? Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji za slovo.

Příslušným úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje. Proces zatím nebyl ukončen. Výrok závěrů zjišťovacího řízení, který bude mimo jiné vydán také na základě vyjádření veřejnosti a dotčených orgánů státní správy, tedy v této chvíli nelze předjímat.

Problematika případné havarijní situace na zařízení je řešena v oznámení záměru a Agentura na ochranu přírody a krajiny, regionální pracoviště, měla v době vydání stanoviska oznámení záměru k dispozici. Informace v něm obsažené dle sdělení příslušného pracovníka, který toto stanovisko vydával, nezakládaly k obavám ohledně podcenění havarijního stavu ze strany předkladatele.

Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Možná někde čerpá, možná je na kampani. Mrzí mě to, že tady není, a počkám si, až bude osobně přítomen. To bych velmi rád uměl zařídit, leč není to v mé moci, pane kolego. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

Chci se vás v souvislosti s tímto tématem zeptat na následující otázky. Kolik již bylo uveřejněno smluv? Zjistil již některý z občanů, že nějaká smlouva byla uzavřena nevýhodně? Kolik bylo od 1. července 2016 přístupů do registru smluv? Došlo ke snížení korupčního jednání, když některé neziskové organizace tvrdí, že se jedná o stěžejní protikorupční zákon? Zachrání něco občan, když se bude moci dívat do nevýhodně uzavřené smlouvy? Kolik je na sekci registru smluv pod Ministerstvem vnitra zaměstnáno pracovníků? A do jaké kategorie spadají podle služebního zákona? Jaké finanční náklady vynaložilo Ministerstvo vnitra na zřízení registru smluv? A kolik stojí jeho provoz? Kdo začerňuje nepovinné údaje na uzavřených smlouvách? Existuje jednotná metodika, nebo je na to libovůli těch, kdo smlouvy do registru vkládají? Podle mých informací to například na určitých ministerstvech dělají jednak řadové úřednice a rovněž právníci. Smlouvy uzavírané na národní úrovni začerňuje sekretářka, na nadnárodní úrovni právníci. Takže opět nejednoznačnost.

Prosím, paní poslankyně. Vážený pane ministře, předem své interpelace bych vám chtěla poděkovat.

Otázkou je ale to, co je konkrétně zpoplatněno a samozřejmě v jaké výši.